Děkuji. To je bezesporu dobře. Možná ještě bychom se mohli zmínit, máme tady navrženo poměrně velké množství doprovodných usnesení.

oprávněných závazků včetně dodatečných nákladů z případných soudních řízení a poplatků z prodlení pro regionální rady soudržnosti regionů v souvislosti s ukončením jejich činnosti. Co je předmětem těch soudních sporů. Jak jsme přišli k částce 400 milionů? Proč už to, pokud to je tak vážné, proč to paní ministryně neprosadila v rámci projednávání rozpočtu na vládě?

To dělá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ten název je opravdu kouzelný.

Vůbec nechápu, k čemu to usnesení vlastně potřebujeme. My žádáme vládu, aby jednala s hejtmany.

Já tomu fakt nerozumím. Ale pokud tomu nerozumíme, tak jsem pro, abychom to neschválili.

Pevně doufám jako poslanec Moravskoslezského kraje, že společně podpoříme prioritu číslo jedna nového hejtmana postavit černou kostku za spoluúčasti státních peněz. To by bylo přece hezké a pro Moravskoslezský kraj bezesporu přínosné. Nevím, jak se to stalo, čirou náhodou všechny návrhy, které navrhli opoziční poslanci, mají negativní stanovisko. Vidíte, že to mířím do vlastních řad, nehledám v tom politiku.

To se ještě nesmělo. Opravdu nekompromisní. Poslanec to přečetl, pochopil, nepodal. Potom se ovšem změnila situace, nastala doba, kdy už se mohou podávat pozměňovací návrhy k EET, a podal to pan poslanec Andrej Babiš, ne jako ministr financí, ale jako poslanec.

Stanovisko zní: Souhlas. No opravdu. Takhle je to opravdu zábavné a mě tedy opravdu pobavilo to zdůvodnění paní náměstkyně. My přistupujeme ke všem stejně. Úplná náhoda. Tak to jsme se uklidnili. Moje kolegyně Jana Černochová tady podle mě úplně jasně a pregnantně zdůvodnila, proč je potřeba zvýšit výdaje na obranu.

O té nikdo nemluvil, ale i tu vláda odmítá. Pokud se zeptáte vlastních lidí, kteří profesně do této oblasti patří, tak ta částka není maximalistická. Je spíše na dolní hranici toho, co je potřeba.

A my to vážně myslíme, ale kromě těch slov jsme i navrhli přenést peníze.

Můžete si vybrat.

Výdaje v oblasti obrany by měly mít vyšší shodu než momentální vládní většiny. Protože já souhlasím s tím, že ty akvizice trvají dlouho, a můžeme se ptát, proč trvají dlouho, a to je debata na jinou dobu.

To nezpochybňujeme. Ale tím, že tam ty peníze nedáme, tak to nemůžete ani zahájit. To přece není možné ze zákona.